Z diskuse a z hlasování na garančním výboru, kde vlastně nebylo přijato žádné stanovisko, ani doporučující ani nedoporučující, vyplynulo, že alespoň některé vládní strany, nebo alespoň jedna z vládních stran je si toho velmi dobře vědoma. Proto bych vás, kolegyně a kolegové, chtěl znovu požádat o zvážení těchto návrhů, které považuji za odpovědné z hlediska růstu důchodů v příštích letech. Děkuji za pozornost. Jedna faktická poznámka pana poslance Beznosky a potom paní poslankyně Chalánková. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A dvě varianty: variantu jedna a variantu dva. A protože obě dvě mají rozdílný dopad na státní rozpočet, tak bych se přimlouval pro to, až to budete zvažovat, abychom první hlasovali tu variantu dva, jejíž dopad na státní rozpočet je zhruba 3,5 miliardy korun. Logiku pozměňovacího návrhu pan kolega Vilímec vysvětlil a já jenom jsem tady proto, protože jsem rozumný a vím, že 3,5 a 7 miliard je rozdíl a tyto 3,5 miliardy bychom ve státním rozpočtu byli schopni zajistit poměrně bez problémů. Takže i pro pana zpravodaje jedna taková prosbička, možná že bychom v tom bodu A mohli první hlasovat variantu dvě. A já bych byl strašně rád, kdybyste se pro ni také rozhodli. Děkuji za pozornost.

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Nicméně v každém případě souhlasíme pouze pod tou podmínkou, že se k takové valorizaci vysloví Parlament České republiky, protože valorizace i výdaje na důchody jsou vždy vázány na výdaje státního rozpočtu. Je potřeba se podívat na číselnou řadu vývoje deficitu důchodového účtu, který nás čeká. Důchodový účet bude neustále deficitní, a to minimálně 40, ale i více, 50, miliard korun ročně. Možnost předat kompetenci vládě na stanovení valorizace důchodů, která tady již dříve byla, nicméně vláda Petra Nečase se jí vzdala dobrovolně, protože byla zodpovědná k vývoji státního rozpočtu, hrozí tím, že se může stát, a netvrdím, že je to tím účelem, že přeci jen před volbami bude vláda náchylnější tyto důchody valorizovat třeba i více tím, že bude mít sama tuto kompetenci. Když se podíváte na vývoj inflace a vlastně výpočet, ten vzoreček pro výpočet valorizace důchodů, tak vzhledem k vývoji inflace jste se dopočítali 40 korun. A to nechci domyslet, co by se stalo, kdyby tato inflace nebyla uměle uměle podporována a vlastně se ve skutečnosti pohybujeme spíše směrem k deflaci. Takže ještě jednou upozorňuji, je třeba se chovat zodpovědně k vývoji státního rozpočtu a vidět vývoj číselné řady důchodového účtu na roky dopředu.

Také nesouhlasí s pozměňovacím návrhem pana kolegy Sklenáka, kdy zde již bylo naznačeno nebo řečeno, že pan kolega Sklenák navrhuje zvýšení limitu z 1,7 % na 2,7 %, ba dokonce zde zazněl návrh jiného kolegy zcela bez limitu. Nebudeme s tímto souhlasit.

Ale vzhledem k tomu, že tyto výpočty základní výměry důchodu jsou vázány právě na procenta, 9 % z průměrné mzdy, tak se nám zde objevuje právě tento ukazatel průměrné mzdy. Proto už i ty dopady do důchodového účtu jsou takto tristní. Čím to asi může být? Protože hospodářství není konkurenceschopné a protože hospodářství nevytváří dostatečnou přidanou hodnotu. Takže v tomto jsme poměrně neutrální.

Paní poslankyně byla... Nebyla poslední. Pan předseda Stanjura.

Hezké dopoledne.

A když známe počet penzistů, tak mi nevyjde částka 4,6 miliardy.